A karuselové obchody jsou organizovaný zločin.

Všichni koukali, o čem to mluvím. . Potom jsem zorganizoval schůzku ministra financí Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska v Praze.

Přesvědčil jsem i italského velvyslance.

Je jasné, že se nám nepovede všechno vyřešit. I Němci mají jedno procento nedoplatků. Ale myslím si, že pokud uděláme a získáme tuto kompetenci, můžeme až 60 mld. ročně zabránit tomu, a znovu opakuji, zabránit tomu, aby nás tyhle systémy neokrádaly.

Ta správa je v nějaké kondici. Proto máme, co jsme vlastně udělali, z Prahy daňový ráj. Měníme to tak, že už nebude chodit kontrola v Praze jednou za 320 let, ale budou chodit častěji. Ano, musíme nabrat další lidi do Finanční správy, aby Finanční správa znovu získala autoritu.

Podali jsme několik trestních oznámení. Bohužel, pravděpodobně někteří zaměstnanci Celní správy nevykonávali svou činnost tak, jak by měli. Plus poprvé přicházíme, kromě toho, že chceme dát do pořádku samozřejmě tyhle dvě instituce, přicházíme poprvé s nějakými zásadními systémovými návrhy a opatřeními na výběr daní, protože základní program našeho hnutí byl, že nechceme navyšovat daně. My chceme, aby ti, kteří platí daně u nás, podnikali za stejných podmínek a neměli tu konkurenci od těch, kteří ty daně neplatí. Proto kontrolní výkaz, který funguje v zahraničí. Proto chorvatský model. Takže to jsou samozřejmě zásadní návrhy na zlepšení výběru daní.

Ano, ztratili jsme trošku času v rámci koalice diskusí, jestli jít cestou finanční, nebo soudní, ale ten návrh je připraven a bude v podstatě ještě projednán vládou v tomhle roce. A budeme zase první, kdo to uplatní. My už jsme přece prosadili do zákona hlášení o příjmu nedaňových výhod. Protože jak to probíhalo v minulosti? Finanční úřad se zeptal: Vážený pane, máte majetek za 50 milionů.

My tohle měníme. Tam bude povinnost to hlásit, když někdo vyhraje nebo dostane 100 milionů, měl by to nahlásit. Takže to jsou konkrétní věci, které děláme.

My připravujeme zákon o zodpovědnosti, protože politik neměl žádnou zodpovědnost. Pan Vondra jako ministr pro evropské záležitosti v rámci kauzy ProMoPro není stíhán.

Ve světě byznysu je to normální. Ve státu není.

Takže na tom se pracuje.

Potom jenom děláme odvody a penále na města, obce, kraje, takže v rámci rozpočtu si to bereme z pravé kapsy do levé. Takže to také připravujeme a chceme to zjednodušit.